A v neposlední řadě jak ústy pana premiéra v minulosti, a mám to zdokumentováno, tak ústy mnoha zástupců hnutí ANO zaznělo, že nedojde k tomu, aby došlo ke zrušení karenční doby ještě předtím, než bude plnohodnotně zavedena eNeschopenka. A víte, vy můžete na pátek dopoledne předřadit jakýkoli bod, pochopil jsem, že je předřazen bod, který se týká eNeschopenky, ale tento bod bude znamenat pouze to, že se zavedení eNeschopenky v lepším případě odkládá o jeden rok, v tom horším případě to bude o více let.

Já jsem ostatní důvody, které mě vedly k tomu, abych se vás pokusil přesvědčovat, již řekl na půdě Sněmovny v rámci prvního čtení i ve druhém čtení, a proto jenom zkráceně. Jsem skutečně přesvědčen, že se tady z politických důvodů přepisují pravidla, která tady fungovala, která byla v minulosti velmi složitě vydiskutována. A jednalo se o kompromis, se kterým souhlasili jak zástupci zaměstnavatelů, tak zaměstnanců. Tento návrh podáváte i přes jednoznačný nesouhlas Hospodářské komory nebo Svazu průmyslu a obchodu. Karenční doba prokazatelně, a tu studii tady mám k dispozici, splnila svůj účel. Karenční doba jednoznačně přispívá k větší odpovědnosti zaměstnanců, hlavně u té krátkodobé nemocnosti. A v neposlední řadě karenční doba evidentně zmenšuje prostor pro fiktivní nemocnost. Myslím si, že zrušením karenční doby vrátíte Českou republiku zpět o mnoho let, kdy byla dvojnásobná nemocnost. Zrušením karenční doby poškodíte podnikatelské prostředí, poškodíte firmy a zaměstnancům, o kterých tady velmi často hovoříte, v žádném případě nepomůžete. Zrušením karenční doby, a také to zaznělo na jednání hospodářského i sociálního výboru, zákonitě přenesete požadavky zaměstnanců na další desítky tisíc pracovních míst. Úplným závěrem, a také už jsem to mnohokrát řekl, nebývá vždy úplně běžné, že se zájmy malých živnostníků, osob samostatně výdělečně činných, dostávají do souladu se středními firmami, s velkými firmami nebo s nadnárodními společnostmi. A je opravdu velmi zajímavé, že možná historicky poprvé se všichni zástupci bez rozdílu, jestli jsou to živnostníci, malé, velké nebo nadnárodní firmy, jednoznačně shodli a žádají vládu a tuto Poslaneckou sněmovnu, aby nepřistoupily k tomu, aby byla zrušena karenční doba. Děkuji, pane poslanče. Dále v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Pekarová Adamová. Připraví se pan poslanec Rais. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vlastně se v tuto chvíli bavíme o návrhu zákona, který umožnil jako jeden z mála vznik této vlády, protože podmínkou sociálních demokratů pro utvoření a vstup do vlády byla právě novela, která bude řešit zrušení karenční doby.

Málokdy tady také padá, resp. málokdy předkladatelé také přiznávají, že tehdy zavedení karenční doby bylo právě zaměstnancům výrazně kompenzováno, a to snížením odvodové povinnosti, která se tehdy tedy úplně zrušila, protože zaměstnanci pojistné prostě v tomto konkrétním pojistném systému neodvádějí, neplatí. To si myslím, že je velmi dobrá kompenzace toho systému, resp. že to bychom tady měli mít také na paměti. V současném návrhu však znovu povinnost hradit pojistné zaměstnancům nedáváme. A ano, je to určitě politické rozhodnutí, je to na obhajobu těch, kteří to předkládají, určitě mají k tomu své důvody nicméně, co to způsobí? Způsobí to to, že, už jste to tady opět mnohokrát slyšeli, systémy, které už dneska jsou ohroženy z dlouhodobého hlediska, nejsou úplně udržitelné, tak tím učiníme ještě slabšími, ještě více v tomto směru do budoucna budeme hazardovat.

A to není žádné strašení, které bychom tady používali my jako poslanci opozice, to jsou fakta, která nám předkládají renomovaní odborníci, kteří před tímto varují. A na koho potom samozřejmě nejvíce dopadnou následky toho, když systémy, které financují právě třeba nemocnost a takovéto záležitosti občanů, na koho to nejvíce dopadne? Samozřejmě na ty nejslabší.

Zaznělo tady, že nemáme funkční systém kontroly prvních tří dnů neschopnosti.

Vláda to nebyla schopna připravit a nebyla schopna uvést v život. A to si myslím, že je základní problém, který tady také máme.

Motivuje je k tomu, aby vzali za své zdraví více zodpovědnost.